Děkuji.

Nicméně situace se posunula.

Myslím si, že to patří samozřejmě do jiného soudku.

Děkuji za odpověď. Pan předseda vlády odpoví. Nepochybně, vážené poslankyně, vážení poslanci, problém posuzování vlivu na životní prostředí a stavu legislativy v České republice v tomto směru a stavu staveb v České republice v tomto směru je asi jeden z nejvážnějších problémů, který vláda řeší. Neřeší ho teď. Řeší ho celé poslední dva roky. Když jsme přišli do vlády, tak jsme byli konfrontováni se situací.

Takže jsme měli v tu chvíli dvě možnosti: buď jsme měli možnost hledat dohodu, anebo jsme měli možnost, že by nám zastavili čerpání fondů u všech staveb, na které je potřeba EIA, což by znamenalo, že bychom loni nevyčerpali finanční prostředky, které jsme vyčerpali, protože by se to prostě nestihlo. Vláda se rozhodla pragmaticky. Řekli jsme si, že ty desítky miliard korun, které můžeme vyčerpat pro modernizaci naší ekonomiky, pro Českou republikou, nám stojí za to, abychom hledali dohodu. Peníze starých fondů jsme vyčerpali. A podařilo se konečně schválit zákon, který je harmonizován s právem Evropské unie. Čili poprvé Česká republika po mnoha letech debat má harmonizovaný zákon o posuzování vlivu na životní prostředí s datem 2015. Současně vedle toho víme, že tady máme zhruba stovku staveb stovku staveb která má EIA, která byla ještě podle zákona, který tady platil před vstupem do Evropské unie, a ty stavby za těch dvanáct patnáct let nebyly postaveny. Musím říci, že pro mě bylo zajímavé zjištění, když jsem se díval, jak to vypadá v Evropské unii, a ptali jsme se, jestli má někdo podobný problém, jako má České republika nikdo jiný takto rozsáhlý problém nemá. Myslím, že to ukazuje nejenom na problém s EIA, že to ukazuje na to, jak u nás jsou nastavené podmínky pro investiční výstavbu, jak jsou tady u nás nastavena pravidla pro budování liniových staveb. Myslím, že řada z nás cítí, že tady je vážný problém, a ta EIA nám to znovu připomněla. Máme tady stovku staveb. A nikdo jiný v Evropě není v situaci jako Česká republika. Takže jsme v naprosto výjimečné pozici a současně jsme v pozici, kdy potřebujeme zrychlit výstavbu dopravní infrastruktury. Řada těchto staveb, které mají starou EIA, tak během patnácti let se třeba povedlo je i připravit k zahájení výstavby. Někde už jsou vykoupeny pozemky, někde už je na cestě stavební povolení, které by mohlo být vydáno, ale nemůže být vydáno, protože máme starou EIA. Čili ten problém řešíme teď. Aktuálně se snažíme, abychom našli dohodu s Evropskou komisí. Ministerstvo životního prostředí, zejména Ministerstvo dopravy jednají už delší dobu se strukturou Evropské komise.

Není to jednoduchá situace. Nedá se v tuto chvíli říci, jestli se nám podaří takovýto zrychlený systém vytvořit. Česká republika využívá všech možností, abychom takovýto systém dali dohromady, ale nebude to znamenat zrychlené ověření pro všech sto staveb. Ale pak samozřejmě je to také otázka pro Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy, aby se maximálně zkrátily všechny termíny a maximálně intenzivně se v té věci jednalo. Jak jsem byl informován ministrem dopravy, tak Ministerstvo dopravy zadalo na začátku letošního roku už u těchto staveb EIA, to znamená příprava na nové EIA probíhá tak, abychom nepromarnili čas.

Musíme najít shodu, protože když ji nenajdeme, tak na ty stavby nebudeme moci použít evropské dotace a budeme je muset financovat z národních zdrojů. Ale ani to není jistota, že se nám podaří celý ten proces dotáhnout úspěšně do konce. A poslední poznámka bylo by také dobré, aby ekologické iniciativy zohlednily fakt, že potřebujeme dostavět páteřní silniční síť v České republice. Vážený pane premiére, děkuji za odpověď.

Děkuji. Myslím si to samé, co zde zmínil pan poslanec. Protože skutečně kdyby důsledně platila EIA, tak by pravděpodobně země jako Francie, Německo neměly tak rozsáhlou dálniční síť, a dokonce by neměly ani síť rychlovlaků, protože si nedokážu představit, jak by byli schopni efektivně takovéto dopravní infrastruktury vybudovat.

Pokusit se alespoň u části těch staveb dosáhnout rychlejšího režimu, abychom je mohli zahájit letos, příští rok, a pak samozřejmě upravit pravidla, upravit legislativu. K tomu zase budeme mít příležitost, to okno se otevře. Vláda připravuje novelu stavebního zákona. Ten přijde do parlamentu. A v rámci otevřeného okna bychom se tady zase měli pokusit prosadit rozumná pravidla pro výstavbu v České republice tak, aby se pokud možno zkrátilo období, ve kterém jsme schopni u nás vůbec cokoli postavit. A když jsem mluvil o těch ekologických iniciativách, tak si myslím, že je samozřejmé, že ochrana životního prostředí je významná hodnota.

Máme připravené desítky dopravních projektů, které znamenají obchvaty. To znamená, že lidé, kteří tam žijí, budou dýchat čistější vzduch, nebudou tolik zatíženi hlukem, který jde z této dopravy a my nemůžeme tyto stavby realizovat proto, že nemáme aktuální posouzení stavu vlivu na životní prostředí. Takže tohle je skutečně velký konflikt zájmů.